Takže tady je, samozřejmě Sněmovna je svobodná z hlediska svého rozhodnutí, ale tady jde jenom o misku vah, jestli více upřednostníme tu, či onu stranu. Férově musím říct, spolupracoval jsem na tom s Ministerstvem financí, nicméně tady jde o to, jestli upřednostníme jedny, nebo druhé. Obojí je svým způsobem menší zlo, nebo něco je menší zlo, něco je větší zlo. Takže jenom na vysvětlenou. Tak aby se zamezilo dělat úroky z úroků. A posledním přihlášeným do podrobné rozpravy v tuto chvíli je pan poslanec Jurečka. Poté se hlásí pan předseda Bartošek. Máte slovo.

Děkuji. Děkuji.

Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Na základě dohody předsedů všech klubů nebudeme bezprostředně pokračovat třetím čtením tohoto bodu.